Takové osoby mohou být potrestány nově v řízení podle samostatné skutkové podstaty a především na základě toho mohou být zatčeny, vězněny a následně vyhoštěny.

Ta už proběhla, já i pan ministr a další kolegové jsme se s nimi setkali, vysvětlili jsme situaci v České republice, vysvětlili jsme, že by rozhodně nebylo správným krokem, aby Česká republika byla mezi zeměmi, které nepřímo tím, jaké mají právní prostředí, podporují nebo umožňují mezinárodní terorismus.

Na druhé straně úpravy, které zde jsou a které jsou navrhovány Ministerstvem spravedlnosti, jsou podle mého názoru přínosem a především byly konzultovány se zástupci jak koalice, tak i opozice, tak abychom zajistili hladké schválení a bylo vyhověno částečným výhradám jak členů koalice, tak i opozice na to, aby návrh neobsahoval žádné další změny trestního zákona, aby se skutečně soustředil na tu věc, kterou bychom měli projednat rychle. Samozřejmě každý z nás může mít návrh na to, abychom zmínili určité formulace, nicméně to znamená, že zákon by se projednával místo dnešního dne ještě v příštích měsících, a já bych se přimlouval za to, abychom ty případné další návrhy na změny zakomponovali do jiných, třeba poslaneckých nebo vládních návrhů, které se tady jistě ještě v souvislosti se změnou trestního zákona objeví. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a s přednostním právem pan kolega František Laudát. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem nechtěl vůbec k tomuto tématu vystupovat, ale po pravdě řečeno, to, co jsem tady slyšel od pana ministra Pelikána my nebudeme vetovat využití § 90. Jak dlouho jste, pane ministře, měl čas na to, abyste to sem včas předložil? Ten už mimochodem kvůli ministru financí byl České republice snížen za velkého mediálního mlčení asi před dvěma měsíci. Nicméně co to tady vykládáte? Já nepochybuji, že je to zřejmě potřebná norma. Když je to taková priorita, tak se podívejte do koaličních řad, kolik tady těch poslanců máte. Tak kde jste? O tom já nepochybuji. Samozřejmě, ostuda to bude, ale ta ostuda vzniká tak, že vaše ministerstvo je katastrofálně nevýkonné. Děkuji, nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Děkuji, že není, protože máte řádnou přihlášku. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

Děkuji, nyní paní kolegyně Jana Hnyková s faktickou poznámkou.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jestli byste nám to třeba konkrétně mohl říct.

Jaký problém a jakých osm let. Byl jsem celkem ochoten v tomto návrhu zákona být, řekněme, relativně zdrženlivý, připustit, že bude projednán v § 90, přestože si myslím, že moc chytrý tedy opravdu není. A řeknu vám, proč si myslím, že není opravdu moc chytrý, ale chtěl jsem to nechat do té normální klidné rozpravy.